Dobré dopoledne, dámy a pánové, my jsme dnes na schůzi školského výboru odsouhlasili to, že tedy musí mít předseda této agentury minimálně magisterské vzdělání, nejen vysokoškolské, ale magisterské vzdělání.

Ale chtěl bych říct, že tito lidé...

Prosím, pane poslanče. Přeji dobrý den.

Děkuji. Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Kde jsou ty různé ambasády, které nad námi drží ochrannou ruku, abychom se nedopustili nějakého korupčního jednání, jestli máme veřejná výběrová řízení, jestli jsou dostatečně transparentní? Slyšíte to taky? Kde jsou? Kde jsou? Takže já, pane vicepremiére, si myslím, že ještě je čas na to, abyste to promysleli, abyste to opravdu udělali transparentně, antikorupčně, veřejně. Když tak se zeptejte těch vašich neziskových organizací s politickým programem, jak se to správně dělá, aby to bylo transparentní.